A podívejte se například, kam vedl rozvoj obnovitelných zdrojů, nebo spíše z toho anglického označení říkejme občasných zdrojů energie, v Německu. Dojde ke dramatickému navýšení ceny distribučních nákladů, to znamená těch fixních, a teď nově ERÚ to nějakým způsobem řeší, ale půjde to pouze k tíži státního rozpočtu. Děkuji.

Pokud nikoli, tak tímto končím obecnou rozpravu.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 125, přihlášeno bylo 145, pro bylo 138, proti nebyl nikdo. Výsledek: přijato. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Nevidím žádný protinávrh. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 7 dní. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.